A já děkuji vám, pane ministře.

Tak v tom případě pan ministr zdravotnictví.

Prosím, pane ministře.

Faktem je, že zdravotnictví se v současnosti kvůli ukrajinské krizi v žádném případě nehroutí. Zřizujeme pediatrické UA POINTy a já bych chtěl poděkovat všem hejtmanům za to, že spolupráce s nimi, co se týče této oblasti, je více než dokonalá, je velmi korektní, velmi seriózní a je úplně jedno, což mě obrovsky těší, z které politické strany ten hejtman je, já si toho osobně nesmírně vážím.

Jsem si plně vědom toho, že informace o tom, kde je dostupná volná kapacita v řadě regionů, v řadě míst situaci neřeší, protože dlouhodobě stárne populace lékařů, dlouhodobě problém se prohlubuje a není ho jednoduché a nebude ho jednoduché nějak systémově a jednoduše vyřešit. Je to řešení, o kterém budeme muset intenzivně diskutovat, nicméně doposud tato informace neexistovala.

V řadě UA POINTů pracují ukrajinští zdravotníci, kteří tady dlouhodobě pobývají, a je potřeba velmi poděkovat komunitě ukrajinských zdravotníků, která je v České republice, která u nás pracuje, odvádí u nás daně, pomáhá českému zdravotnictví, že velmi aktivně vstoupila do děje, že velmi aktivně cestou pana velvyslance mně dala některé podněty a informace. A mohu teď říct, že například dneska na poradě jsem ráno řešil lepší srozumitelnost testů pro ukrajinské stomatology já se domnívám, že u testů, které jsou prováděny tímto způsobem, není ta cesta úplně šťastná.

Je tam i zvláštní sekce pro poskytovatele zdravotní péče, tedy pro nemocnice, zdravotníky, pro všechny poskytovatele, kde jsou k dispozici všechny metodické pokyny.

Zde je možné posílat nabídky větší zdravotnické pomoci pro Ukrajinu a stejně tam posílat písemné dotazy, podobně jako na tu telefonní linku. Těch zdravotníků není mnoho, ale tady jsme připraveni poskytnout právní, odbornou a jakoukoliv další pomoc v případě zaměstnávání Ukrajinců.

Jsou na tom úplně stejně jako čeští státní pojištěnci s tím rozdílem, že se jedná o mladé pacienty.

Tak velmi stručně. A pokud tuto křivku porovnáváme s tím, kolik stojí péče za státní pojištěnce v těchto věkových kategoriích, tak tyto kategorie, tedy především kategorie 18 až 40, jsou kategorie, které, i když jsou státní pojištěnci, tak se za ně platí víc, než čerpají, tedy oni jsou pro systém přínosem.